Návrh B je návrh pana poslance Chvojky, který se týká právě reklamy na nepovolené loterie. Návrh C1, který je ovšem věcně totožný s návrhem E pana poslance Korteho, to je návrh pana poslance Hovorky, ten C1, je podle stanoviska parlamentní legislativy nehlasovatelný, protože není promítnut do textu celého návrhu zákona, návrhu novely. Dále bod C2, to je taktéž návrh pana Hovorky, a ten nám představil v diskusi, takže ho nemusím déle zmiňovat. Návrh D až D7 je návrh pana profesora Vyzuly, který taktéž reguluje reklamu některých léků, je ale podle legislativy nehlasovatelný a pan poslanec Vyzula je s tím srozuměn. Ani ten nemusím představovat, protože paní poslankyně Kovářová nám ho znovu představila v rozpravě ve třetím čtení. Má někdo výhradu? Něco hlasovat odděleně, než navrhl pan zpravodaj? Není tomu tak.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme se tedy řídit navrženou procedurou. Děkuji, pane předsedající. Prosím tedy hlasujme o návrzích A1 až A4 a A6 společně jedním hlasováním. Ano, souhlasné stanovisko. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh A5, pane zpravodaji. Stanovisko? Souhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko, pane ministře? Pane zpravodaji?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Můžeme pokračovat. Děkuji. Stanovisko? Požádám vás o novou registraci. Budeme tedy rozhodovat o návrzích G1 a G2 při dvou nesouhlasných stanoviscích. Počet přihlášených se ustálil.

Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh. Ano.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanoviska?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Kolega Bendl se nehlásí a budeme pokračovat. Další návrh, pane zpravodaji. Nyní nám zbývá hlasovat o návrhu F, tedy bodech F1 až F5, to je návrh paní poslankyně Kovářové, společně, jedním hlasováním. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Já jsem přesvědčen, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a je na řadě hlasování o zákonu jako celku. Ano, je tomu tak.